Prosím, pane ministře.

To říkají lidé, kteří to dlouhé roky dělají.

Máme před sebou poslední interpelaci pana poslance Petra Bendla na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci letecké záchranné služby. Pan ministr je řádně omluven, tak prosím o přednesení interpelace. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, věřím, že mi tedy odpovíte písemně. Chci se vás zeptat, jakým způsobem je zajištěna letecká záchranná služba na příští rok, v případě že není, jaké jsou toho příčiny.

Tím jsme vyčerpali všechny písemné interpelace, když se interpelace vzdali jen čtyři poslanci.